Z tohoto důvodu navrhujeme doplnit do přechodných ustanovení jasné stanovení, že v případě, že dojde k upuštění od vymáhání, tak v tomto případě, u dětských dlužníků, že nebyla v tomto případě porušena povinnost spojená se správou veřejného majetku, to znamená povinnost péče řádného hospodáře.

Děkuji.

Za sociální demokracii jako poslanecký klub stanovisko: jsme moc rádi, že zákaz dětských dluhů, vypadá to tak, dokážeme jako

A jsem ráda, že společně s vámi se nám daří řadu těch věcí, na které se dlouho čekalo, naplňovat. Avizuji pozměňovací návrh, který jsme připravili společně s paní poslankyní Válkovou a který nám pomohla připravit paní ministryně spravedlnosti. Je to tedy možnost, aby opatrovnické soudy měly možnost získání opisu z Rejstříku trestů.

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já si samotný obsah tohoto velmi důležitého tisku nechám na třetí čtení.

Já bych to rozdělil, aby to bylo úplně jasné, pracovně na vztah do minulosti a do budoucnosti.

Byli zařazeni do zvlášť zranitelných osob.

Nejenom že my tady změníme zákon, ale my potom můžeme na úrovni samospráv zastavovat již běžící dětské exekuce.

Tolik tedy stručná poznámka v rámci druhého čtení.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, souhlasíme s tím, že dětské dluhy je potřeba nutně řešit.

To znamená, že cítímeli, že jsou nějaké nutnosti, které je potřeba udělat v rámci občanského zákoníku nebo občanského soudního řádu, tak bohužel běžnou předlohou, běžným legislativním procesem toho nejsme schopni dosáhnout, protože prostě do konce volebního období není čas.

Proto tedy navrhuji dva pozměňovací návrhy, ke kterým se posléze přihlásím. Jeden se týká úpravy svémocného rušení.

Poslední věc je trochu z jiného soudku a týká se dědického práva.

Bohužel to nedošlo využití.